Děkuji za pozornost a prosím o podporu a schválení. Děkuji paní ministryni životního prostředí za uvedení tohoto materiálu. Jak řekla, tento sněmovní tisk projednal výbor pro životní prostředí, jehož usnesení bylo doručeno jako sněmovní tisk 148/1. A nyní prosím, aby se ujal slova zpravodaj výboru pro životní prostředí, pan poslanec Ondřej Babka, informoval nás o jednání výboru a přednesl návrh usnesení Poslanecké sněmovny. Pane zpravodaji, máte slovo.

Možná jenom v krátkosti zopakuji příběh toho, jak jsme tady návrh rozpočtu Státního fondu již projednávali.

Tento tisk byl nakonec stažen.

V tuto chvíli děkuji zpravodaji výboru pro životní prostředí. Zahajuji všeobecnou rozpravu, do které vidím, že je přihlášen pan poslanec a zároveň místopředseda klubu pan Richard Brabec. Pane místopředsedo, máte slovo. Děkuji za slovo. Vážená paní místopředsedkyně, kolegyně, kolegové, vážená paní ministryně, kterou teď ruší můj milý kolega Babka, budu stručný, protože na rozdíl od mých připomínek a výtek vůči kapitole 315 v rámci schvalování státního rozpočtu, Státní fond životního prostředí obsahuje aspoň tedy z našeho pohledu, určitě z mého pohledu klíčové priority, ty velmi důležité priority, a musím říct společně, já věřím, že i paní ministryně mi dá za pravdu, ještě že ten fond máme, protože teď nemyslím jenom jako orgán podle mě je to nejlépe fungující fond, je to doslova fabrika na projekty.

Takže podle mého názoru skutečně základní priority pokrývá.

Ale to se tolik nedotkne toho letošního roku, tam se domnívám bude nejdůležitější, aby se ty projekty zvládly, to znamená, peníze tam na ně budou.

Takže já se domnívám, že na tento rok je o tyto projekty dobře postaráno.

Já si v tuto chvíli dovolím přečíst omluvu. Připomínám, že jsme ve všeobecné rozpravě, nikdo další není přihlášen. Zeptám se, jestli se někdo hlásí z místa? Nikoho nevidím a končím všeobecnou rozpravu. Zeptám se, jestli je zájem o závěrečné slovo? Není, děkuji.